Děkuji. Nyní pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Děkuju za faktickou poznámku. Pane předsedající, prostřednictvím vás, k panu ministrovi.

A pojďte se jich zeptat, co si o tom myslí oni.

Pojďte se jich zeptat, těch matek samoživitelek. A podívejte se, jaké jsou cenové relace v Maďarsku a v Polsku, kde se vláda opravdu zasadila o to, aby snížila reálné náklady společnosti a obyčejných lidí.

Prosím, pane ministře.

Je to pravda, nebo není? To je prostě pravda. Nebo to není pravda? Je to pravda. Jenom říkám, že opatření, která navrhuje hnutí ANO, vedou k delší a vyšší inflaci za cenu zadlužení země, aniž by to mělo minimálně střednědobě nějaký pozitivní efekt.

To je řešení? Já myslím, že řešení je pomáhat těm, kteří tu pomoc nejvíc potřebují.

Na tom není nic složitého. Nemá.

Nejprve pan poslanec Foldyna, potom paní poslankyně Peštová. Pane předsedající, budu mluvit na pana ministra, prostřednictvím vás. Pane ministře, vy jste to zase řekl tak jakoby trošku od věci.

Místo abyste se snažili o mírovou iniciativu, posíláte zbraně na Ukrajinu.

Já nechci.